Ale ta zásadní vystoupení jednotlivých poslaneckých klubů by mohla zaznít a na to musí být dohoda.

Pokud ho podpoříte, pak uvěřím panu premiérovi, že aspoň dneska má zájem na tom, abychom si dali pravidla té debaty a přesný čas, a pak tu debatu můžeme vést. Je to věc, která naše občany extrémně zajímá, těžko se vysvětluje, že plno jiných bodů projednáváme a tohle neustále odkládáme.

Ano, pane poslanče. Já svolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím, poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Proti? Hlasování končím.